Další věcí, kterou je třeba řešit, je lichva.

Proč o tom mluvím?

Mimochodem, platí to dokonce ve většině zemí Evropské unie, ty modely se různí.

Takže to je další věc, kterou se vláda Petra Fialy ani nechystá řešit, a v podstatě je to velmi slabé z toho hlediska výkonu.

Takže myslím, že opravdu není vhodná doba hrát si tu na bezzubou vládní politiku a na odmítání pozitivních opozičních návrhů.

No a vláda k tomu tady uvádí, že předloha podle vlády zasahuje do oblasti veřejné podpory, jejíž regulace je obsažena v právu Evropské unie. Neboli přeloženo Evropská unie to zakazuje, takže další konkrétní příklad, kdy Evropská unie škodí a brání tomu, aby šlo pomoci českým občanům.